Já bych si přál, aby všichni lidé nebyli děleni do dvou kategorií, ale aby všichni měli stejný přístup. Pokud se dva milují, tak by měli mít možnost se ne registrovat nedůstojně, ale uzavřít institut manželství.

Na druhé straně pro informaci, to jsou ty rozdíly, které bychom měli odstranit a které právě i ta naše strategie teď v mezirezortu i to, co bylo v tom návrhu, o kterém mluvil pan poslanec Nacher, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, se výslovně upravovalo byť třeba to chtělo ještě dotáhnout: neexistence společného jmění, společného nájmu bytu, rozdíly v sociálním zabezpečení, přístup k pozůstalostním důchodům, přechod nároku na nemocenské nebo i jiné dávky, potom samozřejmě postavení vůči dětem.

Takže je pravda, že tady to znevýhodnění existuje. Děkuji pěkně za slovo. Já velmi krátce. Zazněla tady spousta argumentů, já to nebudu dál rozšiřovat, jenom rád seznámím se svým postojem. Já jako konzervativec považuji tradiční rodinu za základní kámen, základní stavební kámen společnosti, a jsem přesvědčen, že žádná jiná forma soužití či úpravy mezilidských vztahů nemůže tradiční rodinu jako základní stavební kámen společnosti nahradit. Proto si myslím, že manželství, tradiční manželství, zasluhuje mimořádnou míru ochrany, a proto jsem i spolupodepsal návrh kolegy Výborného. Stát reguluje vztah muže a ženy s cílem zejména zabezpečit ideální prostředí pro výchovu dětí. Když se podíváme na definici v občanském zákoníku, tak je manželství uzavíráno s cílem založit rodinu, vychovávat děti a vzájemně se podporovat. To je podle mého možné jen na základě nebo mezi mužem a ženou. Proto si myslím, že i stát přistupuje k poměrně přísné regulaci těchto vztahů. Když si uvědomíme, tak je to opravdu velmi silný zásah státu do svobody dvou lidí a ta regulace je opravdu velmi výrazná. Proto si myslím a proto ji i já jako člověk ovlivněný i klasickým liberalismem jsem schopen uznat a jsem schopen akceptovat a vidím v ní smysl, protože tím si stát chce pojistit ten základní stavební kámen společnosti, která bez něj podle mého názoru existovat nemůže.

Manželství tu opravdu není proto, aby dvěma lidem usnadnilo komunikaci s úřady a vypořádávání věcí, které se státem vypořádat v jisté fázi svého života musí. Takže proto já podpořím ústavní zakotvení tradičního manželství, ale jak znovu říkám, ať si každý žije, jak chce a jak uzná za vhodné, a velmi rád podpořím jakoukoli novelu zákona, která usnadní ty věci, které dneska komplikují život stejnopohlavním párům, které spolu žijí. Děkuji za pozornost.

Dobrý den, dámy a pánové, ahoj kamarádi a přátelé v přímém přenosu. Já mám na začátek pár otázek.

Pane Kopřivo, jste člověk, nebo jste podčlověk?

Pane Okamuro, přestaňte telefonovat laskavě, nebo si vypněte mikrofon!

Vy sami jste přesvědčeni o tom, že ty průzkumy hovoří pro to, že by vám to schválili. Někdo si myslí, že by to neschválili. Já osobně bych si netroufl vsadit ani na jednu stranu.

Ten zákon tady je tři a půl roku. Mohli jste to mít dávno hotové, dávno bychom věděli, co si lidé této země přejí a co ne. A teď se tady zase dohadujeme o tom, co si mají rozhodnout lidé sami. A ne nějakých ani ne dvě stě volených poslanců, ale polovina, protože vy z toho hodláte udělat politické téma v rámci volební kampaně. Chováte se k nim nespravedlivě a berete jim právo velice rychle se dozvědět, v jaké zemi vlastně pro ně žijí.